Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám několik přihlášených. Takže jak prvního vyzývám pana poslance Marka Nováka a připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Jedná se o komplexní pozměňovací návrh k danému tisku.

Případné dotazy jsem připraven zodpovědět. Dovolím si ještě upozornit, že v podrobné rozpravě podám návrh na zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením v projednávání garančního výboru na sedm dnů.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, dovolte mi nejprve, abych řekl, že ve věci zavedení plnohodnotné eNeschopenky do českého právního řádu je obrovský chaos. Já se přiznám, že jsem větší chaos ještě neviděl, a musím říci, že nechci být kritický pouze k vládě, ale nejenom vláda, ale i samotná paní ministryně v tom chaosu skutečně překonává sama sebe.

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit dodržení slibu vlády daného osobně předsedou vlády Andrejem Babišem, že současně se zrušením tzv. karenční doby bude zavedena funkční elektronická neschopenka.

My jsme tady na začátku v rámci uvedení tohoto bodu slyšeli úvodní zprávu, jak se vlastně celá ta legislativa vyvíjela, z úst paní ministryně Maláčové, tak mi dovolte, abych to shrnul možná trochu jiným způsobem.

Jenže se bohužel ukázalo, že rušicí zákon se nepodaří přijmout včas, a tak vládní poslanec prosadil na podzim pozměňovací návrh k jinému projednávanému zákonu, který ten úplně původní zákon odsunul v čase. Mezitím však vláda poslala do Parlamentu další zákon, který vylepšuje ten úplně původní zákon, ale ne úplně dostatečně, a tak nyní vládní poslanci předkládají návrh, jak ho vylepšit ještě jednou o něco víc, ale překvapivě nikoliv cestou změn v předloženém vylepšovacím zákoně, ale cestou změn v rušicím zákoně, který měli původně zamítnout, protože po odsunutí účinnosti úplně původního zákona se tento stal naprosto zbytečným.

Chtěl bych právě v rámci obecné rozpravy využít § 90 odst. 3 a tímto podávám návrh na vrácení k projednání tohoto návrhu zákona garančnímu výboru.

Dobře, rozumím tomu, že se obchází Poslanecká sněmovna, obcházejí se členové hospodářského výboru, ale i sociálního výboru, to tady občas nastává, ale co je neuvěřitelné, a to se chci zeptat touto cestou prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, jestli se také, protože předpokládám, že poslanecký návrh pana kolegy Nováka byl dělán v kontextu a ve spolupráci s ministerstvem, jestli by nebylo slušné se také zeptat těch, kterých se to pak ve finále bude týkat, to jsou ti praktičtí lékaři, kteří už dlouhou dobu avizují svou občanskou nespokojenost, protože oni se už k tomu v žádném případě nebudou moci vyjádřit, a buďto berte, nebo neberte.

Rozumím tomu, jestli ho chcete znemožnit. Ten zákon se nedá ve své verzi od 1. července plnohodnotně připravit. Já jsem připraven a věřím, že Senát bude velmi rozumný a že tento návrh vrátí, a jsem přesvědčen o tom, že čas pro dostatečnou přípravu, pro implementaci především ve vztahu k praktickým lékařům bude nedostatečný a že skutečně nastane chaos v českém zdravotnictví, hlavně u praktických lékařů. A v neposlední řadě, jestli chcete skutečně poslat obecně české zdravotnictví do velkého chaosu, protože tímto nesporně zmatek nastane, prosím, propusťte tento návrh dál do dalšího čtení. Já bych vás chtěl moc z tohoto důvodu požádat, abyste zvážili, jakým směrem se praktické zavedení plnohodnotné eNeschopenky bude uvádět v český právní řád, a abyste vyhověli mému návrhu na vrácení tohoto návrhu garančnímu výboru.